Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci.

My jsme je slyšeli skutečně až u toho Zlína. Na další dobu vyvolaly ale také omezení nejrůznějšího typu pro občany, kteří v těch obcích kolem žijí. Všechny nás, a to nejenom v našem Zlínském kraji, pak vyděsila informace o tom, že to nebyla havárie z nedbalosti, jak jsme si na začátku možná mysleli, ale byl to teroristický útok, a ukazuje se na viníka.

Po obrovském nasazení integrovaného záchranného systému, především policie, které vázaly zásahy v tom území až třetinu kapacit, ale znova i za ty zdravotníky, záchranáře a hasiče, byly po šesti letech na území výbuchu práce ukončeny. Ale to neznamená, že je vše vyřešeno. To území je poškozeno a bude třeba dál se samosprávami jednat o tom, jak bude dál využito, jak bude používáno. Je potřeba říci, že se jedná o pozemky, které jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany, tedy státu. Výbuchy ve skladech ale se staly ve skladech soukromých subjektů.

Iniciativa starostů dotčených obcí s požadavky na vyrovnání přišla v pravý čas a je jim za to potřeba poděkovat, stejně jako jejich právnímu zástupci panu Polčákovi. A jsem také velmi a velmi ráda, že tato iniciativa našla velmi rychle sluchu na Ministerstvu vnitra, přesně u pana ministra Hamáčka.

Rada Zlínského kraje tento návrh také podpořila a já se přimlouvám i za Radu Zlínského kraje za podporu tohoto návrhu. Vypořádání fyzickým osobám, obcím i kraji za problémy způsobené výbuchy pomůže vrátit se do pokojného života celému regionu, který byl touto mimořádnou událostí dotčen. A za ně prosím o podporu tohoto návrhu, který je vyvážený jak legislativně, morálně i ekonomicky. A věřím tomu, že bude přijat, že jako Poslanecká sněmovna tento zákon všichni podpoříme.